Samozřejmě je druhá věc, která je důležitá, a to je ochrana těch ostatních.

Pouze kombinací obou dvou těchto opatření je velmi vysoká pravděpodobnost, že jednak nebudu šířit a jednak se nenakazím.

Takže z toho důvodu znovu prosím následujících čtrnáct dní, tři týdny zvlášť seniory, zvlášť rizikové pacienty: pokud se u vás objeví jakékoliv příznaky, nemáte posilovací dávku, nechcete jít na posilovací dávku, kontaktujte praktického lékaře. To je to zásadní, co pro sebe můžete udělat, abychom vám včas mohli nasadit léčbu. Začátkem března bychom se měli dostat do situace, kdy budeme debatovat o omezování těchto opatření tak jako některé další země.

Prosím o to všechny kolegy, které tady máme, prosím o to zdravotní výbor. Měli bychom je omezit a oslabovat v průběhu března. Ten bych chtěl představit nejenom centrálnímu řídícímu týmu, nejenom ministerstvu, ale především zdravotnímu výboru jak v Poslanecké sněmovně, tak v Senátu. Ten systém by bylo dobré spustit takovým způsobem, abychom se úplně neutrhli od toho, jak to budou dělat ostatní země. Na druhé straně už dneska máme daleko nejslabší opatření, pokud to srovnáme s Německem, Rakouskem a dalšími zeměmi, a přesto situace funguje velmi dobře.

Je to zásluha, domnívám se, i velmi dobrého fungování Národního institutu, který dává dobrá opatření, dobrá doporučení a my ta doporučení se snažíme realizovat v plném rozsahu. Ano, pomocí mimořádných opatření.

Budeme muset nastavit systém očkování v České republice tak, aby očkování proti covidu bylo stejně standardizované jako očkování například proti chřipce, protože jiná cesta neexistuje.

Není to jednoduchá záležitost. Je potřeba se na ní dohodnout napříč politickým spektrem a je potřeba ji velmi, velmi pečlivě naplánovat tak, aby to fungovalo ku prospěchu občanů České republiky. O to vás všechny prosím a doufám, že jsem zodpověděl i ty dotazy, které padly. Děkuji, pane ministře. Nechci zdržovat.

Děkuji vám, pane poslanče. V současné době neeviduji žádnou přihlášku do obecné rozpravy. Je tomu tak?

Prosím, pane ministře. Hezký dobrý den ještě jednou. Já jsem chtěl jenom několik věcí už tady zaznělo a některé věci dokonce opakovaně chtěl jsem odpovědět některým kolegům a kolegyním na jejich otázky. Není dobře, aby se šířila epidemie, ale není dobře ani, aby děti nechodily do školy.

Návrh zákona dává velkou důvěru ředitelům a já jsem velmi vděčný, že se napříč politickým spektrem shodneme na tom, že je to potřeba.

Zazněly tady různé nápady, že to za ně budou dělat zástupci.

Já se omlouvám, necítím se být jako ministr školství dostatečně fundován na to, abych stanovoval tu hranici. To je skutečně věcí politické diskuse a mého kolegy, ministra práce a sociálních věcí. Samozřejmě na to mám nějaký politický názor a rád tu diskusi povedu v budoucím čase a budu zohledňovat aktuální situaci. Velmi se mi líbí zaznělo tady několikrát že bychom mohli tento nápad na větší pravomoci ředitelům vtělit do zákona, řekněme v obecnější podobě i pro různé jiné situace, které ve školách mohou nastat.